Ale já bych chtěl říci, že opravdu Pařížská dohoda, tak jak ji vnímáme bez ohledu na ten krok Donalda Trumpa, nebude pro Českou republiku znamenat žádné další zatížení nad rámec toho, k čemu jsme vázání v rámci Evropské unie nebo našeho členství v rámci Evropské unie, a že jsme opravdu poslední zemí, teď už definitivně, protože Nizozemsko mezitím ratifikovalo a jenom čeká na formální kroky. A není to jenom o té řekněme reputační záležitosti, ale je to i o tom, že Česká republika v tu chvíli je vlastně jako dosud pozorovatel, v té Pařížské dohodě se nemůže ani dostat k těm základním rozhodnutím. Já bych vás chtěl proto poprosit, abychom propustili Pařížskou dohodu do výborů, ve kterých budeme za chvilku hlasovat, a tam případně pokračovali v té debatě. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana zpravodaje. Já jsem opakoval návrh pana poslance Zahradníka, o kterém musíme hlasovat ještě předtím, než se budeme bavit o případném přikázání výborům k projednání.